Myslím si, že máme velkou příležitost se poučit. My jsme vlastně přišli s plánem Budoucnost řešíme teď v dubnu tohoto roku, kde jsme předvídali druhou vlnu, která přijde na podzim. Ale mnohem užitečnější by bylo, kdyby se zasadil o velmi aktivní postoj a přípravu na tu druhou vlnu. A jsem rád, že v podstatě i z vašeho postoje jako ministra zdravotnictví vyplývá, že ta otázka skutečně byla relevantní a že je potřeba se jí zabývat a je potřeba ji řešit akčně. To, co teď bude důležité, je, abychom nešli dlouhodobě z extrému do extrému, že na jednu stranu bude vláda dlouhou dobu nečinná, zejména jako třeba byla o prázdninách, a potom se dostaneme zase do extrémního stavu, kdy budeme zakazovat všechny akce nad deset osob ve vnitřních prostorách.

Takže bych chtěl poděkovat za váš věcný přístup, za to, že jste přišel sem do Poslanecké sněmovny, a poprosit, jestli byste mohl objasnit některé ty okruhy, o kterých jsem hovořil. Děkuji. V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Marek Výborný. Děkuji za slovo.

Dovolte mi nejprve tedy poděkovat panu ministrovi za to, že přišel do této Sněmovny a zcela bez nějakých emocí popsal tu situaci a opatření, se kterými přichází. Za to mu děkuji a přeji také, jak už to říkali kolegové, vše dobré, hodně sil a energie do práce, protože vím, že to není lehké, není to jednoduché.

Bohužel nezbývá mi dnes než říct, že došlo na má slova.

A ten zákon tady dodnes leží, protože vláda tu myšlenku opustila a neměla vůbec žádnou vůli ten zákon projednávat. Ten návrh nebyl dokonalý. Chyběly tam například pojistky ze strany právě Parlamentu, Poslanecké sněmovny.

Bohužel tomu dnes tak není.

Ano, samozřejmě ústavní zákon o bezpečnosti státu je nutné novelizovat právě v kontextu toho, že ty výzvy, které přicházejí s covidem, jsou zcela nové. Nicméně ten harmonogram, jak byl stanoven, bohužel už dnes není dodržen, protože ministr vnitra Jan Hamáček už na začátku září oznámil, že do konce září vláda návrh novely ústavního zákona projedná. Dneska je 30. září a není mi známo, že by se tak stalo. A on to tady říkal myslím pan místopředseda Okamura, že jsme ten návrh, který teď leží, ještě před jednáním vlády, tak jsme ho probírali na naší poslanecké komisi stálé komisi pro Ústavu. To je sice pravda.

Tady je klíčová navazující novela krizového zákona. To je v zásadě ten prováděcí předpis. Tu jsme nikdo neviděli. A také představa a proto si myslím, že ta debata dnes je tady zbytečná. A já tímto skončím, pokud jde o tuto věc, protože to samozřejmě nepomůže řešit teď tu aktuální situaci. Ústavu tady nezměníme v režimu § 90. To prostě není možné. A proto ta debata v tomto smyslu je zbytečná. Ten čas na přípravu krizové legislativy pro druhou vlnu pandemie jsme bohužel promeškali v květnu, červnu a červenci. Proto nezbývá teď nic jiného, než jít cestou, kterou vláda navrhuje. Já tady určitě nepřicházím popírat potřebu vyhlášení nouzového stavu, protože skutečně si tady všichni vzpomeňme i na rozhodnutí soudu.

Je potřeba razantním způsobem zlepšit tu komunikaci. Slova jako zatím, možná, buď ve středu, nebo v pátek, pak je z toho pondělí, a nevíme, jestli to opravdu bude pondělí, tak to prosím skutečně není, a ne vůči nám poslancům, ale vůči veřejnosti, vůči občanům České republiky, vůči rodičům, vůči učitelům, vůči zdravotníkům, vůči těm, kteří třeba chystají právě ty svatby a podobně, tak je potřeba býti konkrétní. Jsem rád, že se to zlepšuje, protože pan ministr tady už leccos před několika minutami upřesnil, takže už to začíná nabývat jistých jasných kontur, jaká ta opatření bude Ministerstvo zdravotnictví potažmo vláda navrhovat.

A v posledním bodu mi dovolte se dotknout trochu obšírněji oblasti, která je podle mě zcela zásadní, a to je školství a vzdělávání.

Jsem přesvědčen o tom, a říkal jsem to už v průběhu léta, že musíme udělat maximum pro to, abychom udrželi pokud možno prezenční formu výuky. Distanční výuka je vždy pouze náhradou výuky prezenční. Vždycky to tak bylo, je a bude.